Tedy vyřazení bodu 214, je to volba člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 128 poslankyň a poslanců, pro návrh 109, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl také vysloven souhlas. Tím jsme se vypořádali s návrhy na změnu programu schůze. Přečtu další omluvy, které ke mně dorazily. Dnes z jednání schůze z důvodu návštěvy lékaře se omlouvá pan poslanec Andrle. Dále od 9 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Nytrová.

Pan poslanec Kolovratník bude dnes hlasovat s náhradní kartou č. 22.